Děkuji za slovo. Pane ministře, já jsem vás bedlivě poslouchala a to je přesně to, co jsem tady celou dobu říkala. Problém je, že když jsem tedy byla ještě na ministerstvu, a myslím si, že to jsme nebyli jenom my, kdo neustále řešit podjatost. A podjatost byla proto, že právě byla napadaná státní správa, protože je financovaná samosprávou.

A to jsou ty věci, na které neustále narážíme.

To znamená, že jestliže už tady nějaký judikát je, který říká, že se dostáváte do problémů, že tam bylo zjištěno, že tam dochází k podjatosti a vy musíte hledat další státní správu, která to vyřeší za jinou státní správu, protože samozřejmě když máme ORP, jak tady bylo řečeno, tak v tom jednom domě máte státní správu a samosprávu.

Nyní s faktickou pan ministr Martin Kupka, další faktická, pan ministr Ivan Bartoš, se může připravit. Jenom velmi rychlá reakce. Stejně tak jako paní kolegyně má nepochybně řadu příkladů, kdy došlo k takovým zásahům ze strany samosprávy, daleko častěji a stejný počet příkladů a ještě větší je na straně momentů, kdy se ze systémové podjatosti stává zaklínadlo a přitom už k žádným zásahům tohoto typu nedochází.

A to v té opravdu poctivé analýze scházelo, abychom se zaměřili na to, kde problém opravdu je a kde není. Souhlasím s tím, a říkám to znovu, že musíme vyřešit problém zaklínadla systémové podjatosti. Já si pamatuji na jeden případ ze Středočeského kraje, kde jsme ukazovali na to, že obviňovat každého druhého ze systémové podjatosti nikam nevede a způsobuje to daleko vážnější problémy. Ale nedělejme si iluzi, že problém stavebního řízení v České republice je zaklet v systémové podjatosti.

Daleko častěji je problém v kvalitě rozhodnutí a těch, kteří rozhodnutí píší, než to, co tady teď zaznívá, že by byl problém České republiky ve sloučeném modelu veřejné správy. To tedy určitě není.

Prosím, vaše dvě minuty.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Ano, děkuji. Ano, správně by to měly být diskuse o tom, zda je dobře sloučený model veřejné správy, či oddělený model státní správy a samosprávy.

Prosím, vaše dvě minuty.